Nejprve požádám předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády v demisi.

Tímto dnem poslanecký mandát Bohuslava Sobotky zanikl a uvolněný mandát nabyl první náhradník České strany sociálně demokratické za volební kraj Jihomoravský pan Roman Sklenák. Mandátový a imunitní výbor ověřil vznik mandátu náhradníka na své dnešní 12. schůzi a přijal usnesení číslo 53, ve kterém konstatuje, že: